A já jsem dnes jsem bohužel dospěl k názoru, že paní první náměstkyně ze své advokátní činnosti dlouhodobě nevychází s městským státním zastupitelstvím, že paní ministryně má své představy o tom, jak má fungovat státní zastupitelství, jak to má kontrolovat, pro mě nepřijatelné za stávajících právních předpisů.